Poslechněte si premiéra, když obhajuje vládní prohlášení. Hlavní heslo nové vlády by mohlo znít: naznačte nám, co chcete slyšet, a my vám to řekneme. Pokud nějaký projekt zahrnuje tolik vážných rozporů, nemůže dobře fungovat a nemůže mít důvěru. A pokud přesto bude takový projekt formálně žít, bude mít obrovskou spotřebu. Spotřebu vynaložené energie, spotřebu času, spotřebu skrytých dohod, programových a politických úplatků. Jsem přesvědčen, že to není dobrá volba pro naši zemi. Tím spíš, že reálně znovu zpět přivádí k moci komunisty. Děkuji za pozornost. Nyní s přihláškou do rozpravy pan poslanec Profant. Připraví se pan poslanec Lipavský. Máte slovo. Krásný podvečer, vážení poslanci i občané, kteří to sledujete.

V této kapitole se toho moc nezměnilo. Já si to hned na úvod dovolím shrnout. Máte to moc pěkně napsané, avšak realita vaší praxe se velmi liší. Nicméně to není zásluha našich ministrů, ministerstev, ani tak dále. To je zásluha Evropské unie, kde nabíhají jednotlivé směrnice a nařízení, které nám zaručují například celoevropskou centrální identitu, ochranu osobních údajů, přístupnost webových stránek a podobně.

Je to odložení projektu eSbírka, klíčového projektu pro rovnost občanů před zákonem, pro dostupnost práva, a to v momentě, kdy máme zákony pro lidi volně přístupné na internetu. Opravdu nechápu. Je to NEN, technicky nevyhovující moloch napsaný v tak špatných technologiích, že už je ani jejich výrobce nepodporuje.

Co víc, poslanci ANO jsou takoví profesionálové, že navrhují zastropování pokut pro samosprávy a jejich příspěvkové organizace na 10 tisíc korun. Podnikatelé budou platit miliony, ale samosprávy, například hlavní město Praha se svým 60miliardovým rozpočtem, budou mít maximální pokutu 10 tisíc korun.

To mluví pan Babiš, který sám odmítl soutěžit EET, což uvádí jako svůj úspěšný projekt. No, z technického pohledu je to zcela neúspěšný projekt, je to pokračování vendor lockinu a je to jenom mentalita buzerace. Že tam mohla být přidaná hodnota i pro ty podnikatele.

Nicméně on sám skoro nic nepřináší. Teď je míč na straně všech ministerstev a dalších úřadů, aby implementovaly své aplikace, své služby do portálu občana. Je potřeba, aby tam Ministerstvo dopravy dalo agendu řidičských průkazů, která je tam dneska zcela prázdná, když se tam přihlásíte. A k výzvě pana Babiše, když říkal: doufám, že všechny strany se do tématu digitalizace zapojí. Tak my za Piráty se zcela jistě zapojíme. Ale upozorňuji vás, že ty koncové projekty nesmí být vedeny tak, jako bylo například vedeno výběrové řízení na EET. Já vám děkuji.

Poprosím pana poslance Munzara, připraví se paní poslankyně Richterová.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý podvečer. Dovolte mi, abych se i já vyjádřil k sestavení vlády a k programovému prohlášení, které je nám dnes předkládáno.

Ten, kdo žije v této zemi a má oči otevřené, vidí, že opak je pravdou.

A teď uzavíráte de facto koalici i na státní úrovni. To není dokonce už ani partnerství z rozumu. Nikoliv náhodou zde ve Sněmovně je největší shoda při hlasování v tomto volebním období právě mezi KSČM a ANO. Nikoliv náhodou zní hodnocení uplynulých bezmála třiceti let svobody z úst premiéra jako poučení z krizového vývoje.

Nejenom dnešní vlády, ale jakékoliv do budoucna. A není bez zajímavosti, že do té doby za to bojovali pouze komunisté. Jak říkal dnes pan poslanec Kováčik po převratu.